Pořád tady vyhrožujete a strašíte deficitem. Nejsem.

Nechceme rozvolnění fiskálních pravidel.

A to chcete vy, protože jste se vůbec z té minulé krize nepoučili. Děkuji. Pan poslanec Jakob, faktická poznámka.

To zdaleka ještě ne.

Nicméně vy jste nenavrhli ani jednu korunu úspory a to já vám neodpustím za budoucí generace.

Děkuji.

Víte, pane poslanče, z nějakého důvodu vám tu vaši starost nevěřím, protože kdybyste skutečně chtěl šetřit, tak byste přece začali u sebe. Vy chcete šetřit jenom tam, kde se to netýká vás. Takže prosím neříkejte, že jsme nenavrhli ani korunu úspor, to prostě není pravda. My tady jednáme o třech stovkách nad zákonnou valorizaci měsíčně, a přitom jsme si všichni, ale my sociální demokraté jsme pro to nehlasovali, my jsme to nepodpořili, polepšili o kolik? Osm, devět, deset tisíc měsíčně? Přijde vám to spravedlivé? Dokažte, že to myslíte vážně, a začněte šetřit u sebe.

Děkuji, snad naposledy, omlouvám se.

Děkuji, pane předsedo.

Asi proto se tady tedy vede bohužel tahle zbytečná debata. Proč zbytečná?